Pokud jde o provozní výdaje, ty se snažíme na jednotlivých resortech snižovat mimo jiné tím, že se snažíme přesoutěžit služby, které jsou poskytovány v oblasti informačních technologií. Ukazuje se, že transparentní postup a otevírání se státní správy soutěžím vede k výrazným provozním úsporám. A ty provozní úspory se budou projevovat i v příštích letech. Takže nechystáme žádné plošné nábory. A především dojde k tomu, že se teď postupně bude stabilizovat personální situace na jednotlivých resortech v souvislosti s tím, jak už začínáme uplatňovat omezení podle zákona o státní službě. Jenom chci připomenout, že jsme první vláda, která našla odvahu, aby ta omezení, která jsou spojena se zákonem o státní službě, uplatnila sama na sebe. To znamená, neodložili jsme to až pro příští vládu, ale uplatňujeme ta omezení už v tuto chvíli sami na sebe. Jednotliví ministři přijdou v polovině letošního roku postupně o výrazné personální pravomoci, které v minulosti měli, a budou se o tyto personální pravomoci dělit se státním tajemníkem a budou se o ně dělit s náměstkem pro státní službu. To byla šestá interpelace. Sedmou interpelaci přednese pan poslanec Pavel Holík, který bude pana premiéra interpelovat ve věci jednání s polskou a slovenskou vládou. Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážený pane premiére, jako místopředseda zahraničního výboru Poslanecké sněmovny pozorně sleduji vývoj zahraniční politiky České republiky. S potěšením vnímám zlepšující se postavení naší země v rámci euroatlantických struktur stejně jako úspěšné prosazování našich národních zájmů v mezinárodním prostředí. V této souvislosti bych mohl zmínit například pozitivní vývoj ekonomických vztahů mezi Českou republikou a Jižní Koreou, které lze vskutku označit za nadstandardní. Určitě však neopomíjíme ani státy, s nimiž máme společné hranice. Sám jsem se například podílel na ratifikaci smlouvy o přeshraniční spolupráci s Německem v oblasti zdravotnické záchranné služby. Se svými sousedy máme vynikající vztahy, možná nejlepší v celé naší historii. Vážený pane premiére, zajímal by mě vývoj vztahů na vládní úrovni mezi Českou republikou, Slovenskem a Polskem. Čeká vás společné jednání jak se slovenskou, tak s polskou vládou. Mohl byste nám sdělit, s jakými prioritami a cíli na jednání jedete? Děkuji za vaše odpověď. Děkuji panu poslanci Holíkovi za jeho otázku. Vážený pane poslanče, vážené dámy, vážení pánové, naše vláda se snaží klást velký důraz na komunikaci s našimi sousedy v regionu střední Evropy. Bude to teď pro nás ještě mnohem důležitější vzhledem k tomu, že v polovině letošního roku se Česká republika ujímá funkce předsednické země v rámci Visegrádské čtyřky. Záleží nám samozřejmě na tom, aby visegrádská skupina fungovala velmi těsně a velmi intenzivně. Tuto kooperaci pokládám za hodně užitečnou. Tím, že fungujeme v rámci Visegrádu, výrazně zvyšujeme naše vyjednávací schopnosti a naši váhu v rámci Evropské unie. Musím říci ze zkušeností z jednání Evropské rady, že Visegrád má skutečně velmi dobrý zvuk a připomínky, které předkládají společně země Visegrádu v rámci jednání Evropské rady, mají výraznou šanci na to, aby prošly, mají výraznější šanci, než kdybychom je předkládali individuálně jenom jako Česká republika. Letos navážeme na mezivládní dialog, tak jak byl zahájen už za předcházejících vlád. 12. května se sejdeme ve Valticích se slovenskou vládou. Pokud jde o prioritní témata, která máme pro mezivládní dialog, s Polskem je to určitě spolupráce v oblasti dopravní infrastruktury, protože se snažíme výrazně zrychlit výstavbu silničního propojení, dálničního propojení s Polskem. Asi jste zaznamenal, že v posledních měsících byla zpochybňována určitým způsobem mezivládní dohoda, která je uzavřena mezi Polskem a Českou republikou v oblasti hraničního propojení mezi hradeckým krajem a Polskem. Cílem tohoto jednání bude potvrdit si vzájemně, že tento náš záměr platí, a poukázat na fakt, že se snažíme na české straně výrazně výstavbu zrychlit. Přirozeně znečištění, které tam v ovzduší je, nerespektuje státní hranice a je potřeba nejenom úsilí na české, ale také na polské straně. Dalším důležitým tématem je spolupráce v oblasti obrany a také spolupráce v oblasti zemědělství a také v oblasti energetiky. Myslím si, že je důležité, abychom i tady s polskou vládou našli pokud možno společnou řeč. Ještě velmi stručně, pokud jde o to jednání, které budeme mít 12. května ve Valticích se slovenskou vládou. Jedním z klíčových témat bude debata o dočerpání evropských fondů.

Rádi bychom společně vytvářeli tlak na Evropskou komisi, aby nám umožnila dočerpat co nejvíce finančních prostředků. Dalším tématem je spolupráce v oblasti obrany. Chceme rozvíjet diskusi o možnostech společné ochrany vzdušného prostoru České republiky a Slovenska.

Tam jsou některé projekty na české straně, které bychom rádi urychlili. Takže tolik jenom velmi stručně k těm hlavním tématům. Jenom chci připomenout, že mezivládní dialog v plném formátu má Česká republika nastaven se slovenskou vládou.

Čili v tuto chvíli má Česká republika nastaven dialog na mezivládní úrovni se třemi státy. Děkuji panu premiérovi. Budou to velmi náročná jednání. Pan poslanec je spokojen s odpovědí.

Děkuji, pane předsedající. Vážený pane premiére, jistě jste zaznamenal, že v březnu tohoto roku byla v Číně založena nová investiční banka s názvem Asijská banka pro investice do infrastruktury, která svým způsobem konkuruje Světové bance. Zřejmým důvodem pro její vznik je nestabilita amerického dolaru jako světové měny, která není kryta zlatem. Mezi zakládajícími členy jsou kromě řady asijských zemí, jako například Jižní Korea nebo Indie, také Austrálie, Brazílie nebo nově také Rusko, ale i řada členských zemí Evropské unie jako Velká Británie, Německo, Francie, Itálie, Rakousko, Švýcarsko. Nově o členství požádalo také Polsko a Maďarsko. Abych to řekl krátce, všichni kromě Spojených států a Japonska jsou už takzvaně na palubě, přičemž je ale nutno dodat, že Japonsko o přistoupení do této banky vážně uvažuje. Moje otázka zní: Co na to Česká republika? Budeme také usilovat o členství? Děkuji za vaši odpověď. Děkuji panu poslanci Ondráčkovi.